Také děkuji.

Můžete mě obviňovat, z čeho chcete, ale já se vás vždycky ptám, na všech interpelacích, na všech, a odpověď nula.

To je úspěch minulé vlády a na tom trvám. Tak prosím, komunikujme tak, jak to je. A já nebudu zpochybňovat zástupce zaměstnanců, nebudu, protože oni si stěžují a stěžují si právě na tento váš přístup. Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr financí Zbyněk Stanjura.

Tak za mnou přišel pan hejtman Vondrák, pan primátor Macura, dali mi tři nebo čtyři podepsaná memoranda mezi krajem, městem a státem o podpoře různých důležitých kulturních investic v Moravskoslezském kraji.

A ti, co ho podepsali, neudělali nic. Je to rozdíl.

Děkuji.

Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

To jste nakonec i uznal, v pořádku.

Jenom pro zajímavost, takový graf jsem si rychle našla.

Takže řešili jsme to, jednali jsme s nimi.

Dávalo se tam na to, co bylo potřeba akutně. Vím, že jsme se tam trošku přeli tehdy, jestli tolik míst tam přidat, nebo nepřidat, já jsem nechtěla přidávat na kulturu, mně připadalo, že to mohou zvládnout, ale samozřejmě do toho Petrkova potom to jsem nezpochybňovala.